Co je na tom pozitivní?

Děkuji.

Já velmi stručně. Děkuji za tu debatu.

Stejně tak to jsou pobaltské země, stejně tak Slovensko už vlastně překročilo hranici 2 %.

Takže i tady mi dovolte poděkovat napříč politickému spektru za to, že dnes opravdu stojíme před klíčovým rozhodnutím se jako Česká republika jasně vymezit a jasně stanovit pravidla pro to, abychom k těm 2 % v příštím roce došli.

Víte, vnitřní dluh armády byl v roce 2010 přes 100 miliard korun. Kupovaly se například nadzvukové letouny.

Myslím si, že jsme si všichni tohoto vědomi a že děláme tedy společně i s kolegy z výboru pro obranu maximum možného pro to, abychom nastartovali proces modernizace a aby se armáda dočkala toho kýženého výsledku, že nebude jezdit a používat techniku, ve které jezdili ještě naši otcové, v některých případech i dědové. Děkuji, paní ministryně. Pan zpravodaj má zájem vystoupit? Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji.

Ano, děkuji.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Děkuji.

Zamítnuto. Můžeme pokračovat.